43.

Děkuji za slovo.

Nařízení o úředních kontrolách jako celek nabývá účinnosti 14. prosince 2019.

V souvislosti s implementací uvedených nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami a dále pak také některé nové kompetence pro Ministerstvo zdravotnictví.

V oblasti ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Podněty na úpravu jednotlivých ustanovení vzešly od krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, zdravotních ústavů a odborných lékařských společností.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Ještě seznámím sněmovnu s omluvenkou.

My se skutečně domníváme, že transpoziční normy, které jsou nám sem předkládány, jsou předkládány prostě pozdě, a potom jsme vystavováni pod nějaký časový tlak, kdy se k tomu musíme vyjadřovat zbytečně rychle. Tedy prosím, berte na vědomí, že uplatňujeme za tyto dva poslanecké kluby veto. Děkuji.

Dobrý den, vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice stručně mi dovolte uvést návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nicméně jsou tam ještě další oblasti, které si zaslouží naši podrobnou pozornost. Proto je dobře, že na to nebude uplatněn § 90.

Návrh nově zakládá povinnost oznámit přesně jeden měsíc před zahájením akce příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy krajské hygienické stanici, jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě, která je delší než pět dní, nebo na zotavovací akci, a to pro každý běh, a telefon na tu osobu. Já chápu tuto povinnost v případě krajních situací.

Jsme rádi, že třeba i o tomto se bude dále diskutovat. Také děkuji. A otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se táži, jestli se někdo hlásí. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra nebo ze strany paní zpravodajky. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor? Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu.